Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Richterová.

Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Jenom opravdu velmi stručně.

Co se týče vývoje celosvětové ekonomiky, tak samozřejmě i to velmi pečlivě sledujeme, že určitě přichází zpomalení hospodářského růstu, ale přesně o tom je ta pointa, že i při zpomalení hospodářského růstu dochází ke zvyšování cen.

Celý náš systém péče o osoby se zdravotním postižením a vůbec i péče o neformální pečující. Já vám děkuji.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji.

To znamená, že pevně doufám, že pokud se rozhodneme valorizační mechanismus... Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, máteli co k řešení, prosím, běžte do předsálí a nerušte.

Protože tak to skutečně bylo. My jsme ho zavedli, vy jste ho zrušili, teď ho chcete zavést po deseti letech.

Nemá smysl dělat žádné systémové změny, pokud tam nebude provazba na sociální služby.

Dnes máme v Poslanecké sněmovně seminář k našemu pokroku, na který jste všichni zváni. A podle legislativního plánu prací má být novela zákona o sociálních službách předložena do konce tohoto roku vládě. To znamená, ten jízdní řád včetně harmonogramu je velmi jasný. A já ještě jednou opakuji, jakákoli změna příspěvku na péči musí jít ruku v ruce s novelou zákona 108, bez toho, si myslím, že ty zásahy do systému by byly kontraproduktivní.

V každém případě mohu ale říci, že by ten valorizační mechanismus neměl být povinný, protože u nepojistných sociálních dávek nemáme povinný valorizační mechanismus, ten máme pouze u těch pojistných. Děkuji.

Máte slovo, prosím.